Ptám se pánů poslanců zpravodajů, to znamená Lukáše Pletichy a Jana Birkeho, jestli se chtějí vyjádřit k přeloženým návrhům Senátu. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu.

Prosím, pane senátore, máte slovo. Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, v tomto případě je ta situace jednodušší. My vracíme tento návrh zákona s dvěma pozměňovacími návrhy.

Děkuji za pozornost. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní ministryně? Není tomu tak. Také ne. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.